I vy máte večírky klubu hnutí ANO.

Nebo jsou firemní akce. Firma pozve zaměstnance a zaplatí to.

Dostane každý? Podnět!

Nevím, kdo vám to tam napsal.

Ale to není vůbec normální.